Dámy a pánové, na závěr bych se rád krátce zastavil u vnějších vztahů, u problematiky zahraniční politiky, Evropské unie a zajištění naší vnější bezpečnosti. Evropské předsednictví, které je před námi ve druhé polovině letošního roku, přinese České republice naprosto unikátní příležitost vrátit našemu státu na mezinárodní úrovni pověst spolehlivého a respektovaného partnera, pověst, kterou jsme si v posledních letech ne úplně ve všech směrech udrželi. Chci zde zdůraznit, že naše vláda je si vědoma své odpovědnosti vůči Evropské unii, Severoatlantické alianci, že vnímáme tyto instituce jako společný prostor, jehož výslednou podobu, názory, postoje můžeme a musíme my, také my Česká republika aktivně vytvářet a ovlivňovat. Podílet se na aktivním vytváření a ovlivňování toho, co se třeba odehrává v Evropské unii. Chtěl bych tady znovu zopakovat, že chceme, aby Česká republika byla státem, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně bránit a prosazovat je. V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, spravedlivá a obchodně otevřená Evropská unie s důrazem na dodržování občanských svobod. Je to živý projekt, který se neustále vyvíjí. A my budeme podporovat takovou její formu, která upřednostňuje principy subsidiarity a proporcionality, umožňuje členským státům realizovat svoje zájmy a zajistí také pravomoci členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit.

Jsme přesvědčeni, že půjde o jasný signál toho, co chce naše vláda prosazovat v zahraniční politice, a je to i přihlášení se konkrétním krokem k tomu, co jsme označili jako havlovskou tradici naší zahraniční politiky. Do této kategorie ale také patří i jiná věc, náš další závazek, který se týká obrany naší země. Všichni sledujeme zhoršující se bezpečnostní situaci, nemůžeme před ní zavírat oči, a třeba aktuální situace na východních hranicích Ukrajiny ukazuje, jak je důležité chránit naši vnější bezpečnost a že na její obranu nelze rezignovat, naopak.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, mohl bych tady hovořit ještě dlouho a představovat jednotlivé body našeho programu a programového prohlášení. Mohl bych zde mluvit o našich plánech v oblasti zdravotnictví, o tom, jak chceme podpořit českou kulturu, nebo o záměrech v oblasti vnitřní bezpečnosti, justice nebo legislativy. Všechno ale máte pečlivě sepsané, máte to k dispozici na svých stolech, a hlavně už několik dní, zhruba týden, probíhá na všechna předložená témata i celkem bohatá veřejná debata, a to je dobře. Mým záměrem tady bylo představit vám osobně aspoň ty nejdůležitější úkoly, které si tato nová česká vláda vytyčila na následující čtyři roky. Vím velice dobře, že jde o plány velmi ambiciózní, to nijak netajíme, ale taky víme, že je všechny musíme začít naplňovat, a začít je naplňovat co nejdříve. Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění, a proto také od samého počátku od nástupu naší vlády volíme politiku otevřenosti. Nechceme a nesmíme a nebudeme občanům lhát a zatajovat problémy, i když to pro nás třeba někdy může být nepříjemné, a už vůbec se nebudeme tady za čtyři roky tvářit, že jsme si tyto sliby nikdy nedali.

My se totiž opravdu cítíme být vládou změny. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za vaši pozornost a jménem svým i nové vlády České republiky vás v souladu s ústavou žádám o vyslovení důvěry.

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě, která je zahájena. Poprosím s přednostním právem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, a než dorazí k pultíku, ještě přečtu jednu omluvu od pana poslance Radka Kotena, který se z dnešního dne omlouvá z důvodů zdravotních. Prosím, máte slovo. Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, vážená vládo. Děkuji za slovo, ale hned na úvod musím říct, že hnutí ANO nebude hlasovat pro důvěru nové vládě.

A my od představitelů pětikoalice stále slyšíme tutéž obehranou písničku, kterou omílají poslední tři měsíce.

Dokonce před časem padla taková absurdita, že se snažíme dělat všechno pro to, abychom vám předali zemi v co nejhorším stavu. Ale jen pro připomenutí.

Dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už je tři měsíce po volbách.

Slíbili jste, že lidem nesáhnete na platy ani na důchody a že nebudete zvyšovat daně. To je dobrá zpráva pro zaměstnavatele a určitě můžete počítat s našimi hlasy.